To jsou velký peníze.

A na jiné investiční záměry. To znamená: ano, když proti tomu dáme balík nějakých desítek miliard na celkovou transformaci regionu, působí to možná jako málo peněz. Ale je to 200 milionů každý rok.

Jestli to bude oprava něčeho, oprava silnic, je to na nich.

Děkuji a v tuto chvíli pan poslanec Pávek v obecné rozpravě. Prosím, je to vaše. Děkuji za slovo, pane předsedající, konečně. Milé kolegyně, milí kolegové, já bych chtěl udělat několik věcí.

Pojďme si říct, že všechny ty věci, které tady byly zmíněny z těch postižených regionů, a do toho počítám i Moravskoslezský kraj, jsou o řádech miliard a desítek miliard k tomu, aby tam opravdu bylo dosaženo té změny, po které toužíte.

No, nebylo, protože se nejedná o daně.

Celé republiky, i tam, kde pěstují víno, i ve všech ostatních.

Ani ti dopravci, ani stavební firmy, nikdo jiný.

To je hlavní důvod, proč chci tenhle zákon podpořit.

Všechny kraje trpí nedostatkem peněz na opravu krajských silnic.

Takže jenom ještě jednou bych rád rekapituloval: Nejsou to daně, to znamená, nejde to proti rozpočtovému určení daní, je to poplatek.

Já vám děkuji.

Děkuji za slovo, pane předsedající, kolegyně, kolegové, já se také rád držím věcné logiky.

Ódéeska celá byla proti!

My neřešíme příčinu a následek. Moje šachta bude příští rok slavit 200 let.

Sto miliard! A co dneska řešíme my?